Dále mi dovolte zařadit těchto pět nových bodů. Z logiky věci tedy... Poprosím o klid v sále, a aby debaty, které tady probíhají, se přesunuly do předsálí nebo byly ukončeny a pan předseda aby měl klid na přednesení návrhů. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury, pěti členů, dále návrh na volbu předsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, dále návrh na volbu členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, tři členové, dále návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu podpory investic, pět členů, a dále návrh na volbu členů dozorčí rady Vinařského fondu, celkem sedm členů.

Také děkuji za přednesení návrhu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych reagovala na vystoupení pana předsedy Okamury. Vy jste tady teď horoval za to, kdo co provedl, velmi silným hlasem, rozčiloval jste se, a já se ptám, proč jste se nerozčiloval, proč jste se nezastával těch obcí? Celá léta a nikdo se k tomu za vlády Andreje Babiše neměl. Poté oslovily pana poslance Polčáka, europoslance, jako advokáta, jako advokáta, a pak se to hnulo. Ano, omlouvám se, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně. A za druhé, říkali jsme, že přineseme do Poslanecké sněmovny novou kulturu.

A jestli na něj máte dotaz, tak se ho zeptejte, pane Okamuro, prostřednictvím paní předsedkyně, při interpelacích, kde jsem vás tedy hodně dlouho neviděla. Takže to máte tu možnost se pana premiéra zeptat.

Děkuji. Také děkuji.

Já to samozřejmě udělám, ale přihlásil jsem se proto, že nechci toto své vystoupení, které určitě zajímá občany České republiky, nějak shazovat tím, že se vyjádřím k tomu, co tady předváděl předseda SPD Tomio Okamura. Já, pane předsedo Okamuro, prostřednictvím paní předsedkyně, vám neupírám právo a nikdy vám nebudu upírat právo na kritickou formu vystoupení v podobě, v jaké to uznáte za vhodné. Víte, že já, i když jsem řídil Poslaneckou sněmovnu, jsem byl velmi liberální v tom, co lze dovolit poslancům, a i v interpretaci jednacího řádu, pokud jde o projevy poslanců, a nikdy jsem do toho nezasahoval a nezasahuji ani do toho projevu, který jste tady předvedl vy, ale zavádíte přece jenom nové formy tak, jak jste to už udělal, když jste nám bránil v projednávání a schválení třeba programu schůze Poslanecké sněmovny. Zavádíte zde novou formu politické kultury, se kterou se já prostě smiřovat nechci a nebudu, a chci to pojmenovat. Klaďte mně otázky, já na ně tak, jak to budu považovat za vhodné a potřebné, odpovím a voliči posoudí, vaši i moji, jestli odpovídám správně nebo neodpovídám správně. To je věc, kterou musíme nechat na voličích, ale těžko můžete dělat to, co jste tady udělal a s čím já opravdu se nemohu smířit.

Na vaše otázky já jsem... Prostřednictvím jiného poslance zde, pane předsedo Okamuro, prostřednictvím paní předsedající, diskutujeme jenom v tom případě, který jsem teď právě předvedl. To znamená, že se na vás obracím podle jednacího řádu prostřednictvím předsedajícího schůze. V žádném jiném případě se na ostatní neobracíme prostřednictvím někoho, takže mě nemáte co vyzývat, abych vašimi ústy odpovídal na vaše otázky.

Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, děkuji za slovo.

Stál křivě, otáčel hlavou, všechno bylo v projevu pana Okamury špatně. Ale samozřejmě, odpovědi jsme se nedočkali. Takže já jsem čekal, že pan premiér vystoupí a řekne.

Takovou odpověď jsem čekal.

My, pane premiére, vás budeme interpelovat.

Děkuji za pozornost.